Tady se říká v té položce našeho rozpočtu, že minimální výše podpory je 30 tisíc korun, maximální pak 200 tisíc korun na jeden projekt, a že jedna organizace říká tedy tato položka může podat maximálně tři projekty. Já jsem si hledal seznam nevládních neziskových organizací.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Vilímec.

Prosím, máte slovo.

Já se už ve druhém čtení nechci vracet k obecné kritice tohoto návrhu zákona.

I na tomto případě se ukazuje, jak je ta situace s důchody vážná.

Návrh kapitoly v zásadě setrvává na dosavadním stavu. Vláda se prostě v tomto složení neshodne na předložení nějakého smysluplného návrhu, konceptu, jak vyřešit do budoucna zjevně neufinancovatelný důchodový systém.

Personální situace v těchto službách je ještě mnohem horší než ve zdravotnictví.